My to nechceme. Není to možné. Takže je jasné, k čemu to všechno spěje.

Přes peníze. Totálně vymyšlená věc. Neuvěřitelné! A tohle se Fialově vládě povedlo. Takže jak pan ministr to určitě bude vysvětlovat, bude říkat cokoliv, je to špatně. Měli to odmítnout, a pokud tohle skutečně bude v praxi fungovat, tak je to pro nás absolutní katastrofa. Tady se ptají pana ministra, jak to dlouho potrvá. On neví.

Měli jste držet pozici Polska. A vůbec nechápu, jak je možné, že se tohle stalo. Je to špatně. A děkujeme za téma pro evropské volby! Takže děkujeme za téma a pojedu to celé evropské volby a celou kampaň! Nyní mám zde přihlášku k návrhu pořadu s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Taková byla... Ano, už je tady. Pane předsedo, máte slovo.

Evropská unie nám bude na základě souhlasu Fialovy vládní pětikoalice nařizovat přijímání nelegálních afrických, islámských a dalších imigrantů, nebo za každého nepřijatého platit pokutu půl milionu korun.

A naši zemi to nevratně poškodí bezpečnostně, civilizačně, sociálně i ekonomicky.

Návrh podpořil na rozdíl od polského a maďarského ministra, a Fialova vláda tak podrazila všechny naše spojence z takzvané Visegrádské čtyřky. Polsko a Maďarsko hlasovaly proti. Další čtyři státy Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta se při hlasování zdržely. Fialova vláda a ministr vnitra Vít Rakušan tak učinili bez jakéhokoliv předchozího projednávání této věci ve Sněmovně anebo s opozicí a svým hlasováním zásadně poškodili národní zájmy České republiky. Lze to nazvat bez nadsázky i národní zradou.

My v SPD zastáváme názor, že solidarita přece nemůže být povinná, ale pouze a výhradně dobrovolná. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN by měl podle našeho názoru za toto jednání odstoupit z funkce, stejně jako celá vláda, která by měla podat demisi. Název dnešní mimořádné schůze Sněmovny zní, po dohodě s vládní koalicí: Informace ministra vnitra Víta Rakušana o schválené povinné solidaritě. Jsme suverénní země? Pokud ano, tak přece žádná cizí moc nám nemůže ukládat jakoukoliv povinnou solidaritu. To by byl normální stav.

Český občan a Česká republika jsou pro Fialovu vládní koalici až na posledním místě. Je to smutné konstatování. Jsme demokracie? Pokud ano, pak v demokracii mají veškerou moc v rukou občané a o tom, zda, kdy a koho do své země budeme přijímat, musí rozhodovat občané.

Neposlechnete, tak přijde trest!

To bylo úkolem všech panovníků a všech vlád a ti, kdo se tomuto zpronevěřili, ti, kdo naši zemi prodávali, ti jsou jen velkou hanbou našich dějin.

Například Poláci přijali ještě mnohem více ukrajinských migrantů než vaše vláda a přitom hlasovali proti!

Polský premiér Mateusz Morawiecki v této souvislosti prohlásil, že žádné finanční pokuty uvalené na jeho zemi Bruselem platit nebude.